Děkuji.

Děkuji za slovo, vážená předsedkyně.

Jsou pojistným plněním svého druhu, jelikož občan senior, pokud žije průměrně dlouhou dobu, nikdy ani zdaleka na důchodech nedostane zpět to, co do systému důchodového pojištění v době své pracovní aktivity vložil. Nemluvě o tom, kolik peněz vložil do výchovy dětí, pokud je měl. To už ani nehovořím o té části sociálních odvodů, které platí zaměstnavatelé. Politici si tedy z povahy věci nemohou s penězi na důchody dělat vše, co se jim momentálně zlíbí. Nejsou to jednak jejich peníze a hlavně to nejsou ani klasické daně, jejichž alokace je neadresná a nemusí být ekvivalentní, tedy nemusí odpovídat tomu, co poplatník do systému odvedl a vrátil se přímo jemu. Uvedu jedno zajímavé číslo.

Byl tedy vyšší, než je zejména vlivem nezvládnutelné inflace dnes, kdy Fialova vláda tvrdí, že je až moc vysoký a plánuje jej v následujících letech různými asociálními úpravami, jako je třeba ta dnes ve druhém čtení projednávaná, ještě výrazně snížit. Vláda velice často hovoří o takzvaném důchodovém účtu a o jeho vysokém saldu. Současně a to platí i pro všechny vlády předchozí odmítá tento účet tvořený na straně příjmů vybraným důchodovým pojištěním a na straně výdajů vyplácenými důchody fakticky oddělit od státního rozpočtu. Tento stav zneužívá současná vláda k tomu, aby mohla tvrdit, že právě důchody a důchodci zadlužují stát, naše děti a naši budoucnost, tudíž je nutné důchody krátit a snižovat. Důchodový účet totiž není plnohodnotným účtem, je to pouze virtuální účet či spíše podúčet. Kdyby to byl skutečný účet nebo rozpočtový fond, musel by být také samostatně spravován a musel by mít možnost provádět řízené finanční operace a evidovat i výnosy z těchto operací. Spíše se lze domnívat, že finanční prostředky na takzvaném fiktivním účtu důchodového pojištění jsou v průběhu roku používány pro krátkodobé operace ve prospěch likvidity dalších účtů a podúčtů státního rozpočtu. Kdyby jej nemělo, muselo by ještě mnohem častěji využívat drahých komerčních krátkodobých úvěrů.

Je tudíž zcela legitimní požadovat, aby se tento dosud fiktivní důchodový účet stal standardním samostatným účtem se vším, co to obnáší. To by mimochodem mělo být i jedno z hlavních témat debaty o velké důchodové reformě. Nikoliv jak činí vláda, plíživě okrádat všechny příjemce důchodů a ještě si přitom ohýbat zákony a ústavu, jak se to momentálně hodí a zlíbí. Oddělené financování důchodů by zprůhlednilo hospodaření s vybranými prostředky důchodového pojištění, umožňovalo by jejich standardní správu i možné zhodnocení a zabránilo by vytváření nejrůznějších mýtů a manipulací. Umožnilo by to i zřízení skutečných individuálních důchodových účtů občanů, kdy by každý účastník důchodového pojištění měl průběžný přehled o svém budoucím důchodu, což by asi byla nejlepší motivace k jejich dalšímu zajištění na stáří a dobrovolnému zvýšení odvodů. V éře elektronických evidencí a datových schránek by měl mít každý člověk možnost průběžně sledovat svůj aktuální důchodový nárok s odhadem výše jeho výměry na další léta při zachování aktuálního příjmu a mít i přehled o aktuální době odvádění důchodového pojištění. Jsou země v Evropské unii, které to mají.

Co se naopak udělat musí, jsou zásadní legislativní úpravy, které posílí budoucí příjmy důchodového systému, které hlavně zohlední řádnou výchovu dětí, budoucích plátců důchodového pojištění a daní. Současný důchodový systém totiž nijak nerozlišuje mezi plátci a tvrdě znevýhodňuje rodiny vychovávajících děti, které jsou budoucími přispěvateli do důchodového systému, protože vedle pojistných odvodů tito rodiče vynakládají miliony korun na výchovu svých dětí, na rozdíl od ostatních plátců pojištění. Tím prvním zdrojem je klasické sociální pojištění. Druhým skrytým, ale stejně nepostradatelným, zdrojem je finanční a osobní investice rodičů do výchovy nové generace plátců důchodového pojištění. Zohlednění tohoto zásadního principu ve vládních důchodových návrzích v návrhu chybí, přičemž dle kvalifikovaných odhadů stojí výchova dítěte do 18 let v minimální variantě 1,5 milionu korun.

Něco podobného platí o přístupu vlády k valorizaci důchodů.

Tak dochází k paradoxům, kdy je již dříve vyměřený důchod téhož člověka vyšší, než kdyby byl vyměřen později. Ale vláda místo toho rovnou přistupuje ke snížení řádných valorizací, k úplnému zrušení mimořádných valorizací a k zásadnímu omezení valorizací předčasných důchodů.

Přitom obecně není žádný racionální důvod, proč mají být nuceni šetřit si vedle standardních odvodů pojištění na důchod i rodiče dětí, zejména rodiče dvou a více dětí.

Spoření rodičů na důchod jde přímo proti principu průběžného důchodového systému. Aby se ale udržel a posílil poměr výše důchodů vůči mzdám a platům, musí výrazně vzrůst role třetího dobrovolného spořicího důchodového pilíře. Naprosto dominantní roli v důchodovém systému ovšem bude a musí hrát průběžný státní pilíř.

Důležitým parametrem důchodového systému je i počet odpracovaných let, tedy doba důchodového pojištění, nikoliv pouze věk odchodu do důchodu, jehož zvyšování zásadně odmítáme. Podívejme se na systém vzdělávání, dobu studia, odklady nástupu do základní školy. To vše znamená nevynucenou ztrátu pracovních let a ztráty v příjmech důchodového systému.